Od ostatních dopravců nemám informace k dispozici.

Ano, je, takže prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. A děkuji panu ministrovi i za odpověď.

Děkuji za dodržení času. Jenom velmi krátce. Určitě budeme dopad slev a jejich náklady sledovat. Já nevím, proti čemu by se to vyhodnocovalo, protože ty slevy byly zavedeny proto, abychom studentům a zejména seniorům pomohli. A pokud jim to bude pomáhat, a já vím, že z dnešní doby, nebo z toho krátkého působení jsou na to vesměs pozitivní ohlasy, tak nevidím úplně důvod to rušit. Spíše bych hledal možná nějaké optimalizace, jak by to stálo co možná nejméně, ale o tom se budeme bavit. Děkuji. Poslední interpelace pana poslance Dominika Feriho na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak to bude trošku asi delší, ale pokusím se to vysvětlit. Předně budu mít asi nedobrou informaci pro občanku Alexandru, protože tato slovutná Sněmovna před sedmi lety schválila zákon, který neodstraňuje všechny billboardy kolem dálnic a silnic I. třídy. Pořád v přechodném ustanovení je velká část billboardů, které jsou podle stavebního zákona nebo které mají jiné ustanovení a které tam zůstat mohou. Všechny billboardy, které máme odstranit, určitě odstraníme, pracujeme na tom. Víte, ona to nebyla dohoda.

My jsme tento jeho závazek vzali na vědomí, a když jsme viděli, že to myslí vážně a opravdu je odstraňuje, tak jsme s ním udělali nějakou tiskovou konferenci, kde jsme to sdělili veřejnosti.

Takže oni dostali své zákonné povinnosti. A já jsem měl potřebu to sdělit veřejnosti a mírným způsobem to ocenit, protože se tím šetří peníze daňových poplatníků.

Není. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto jsme vyčerpali pořad dnešní schůze.